No pane ministře práce a sociálních věcí, já jsem tady o tom hovořila už teď několikrát. Já tady tedy nic takového z vaší strany nevidím. Jsem přesvědčena o tom, že není stav legislativní nouze. Pan Okamura tady vystoupil s návrhem na zrušení.

Děkuji, paní poslankyně. Dáváte návrh na přerušení schůze. Jenom podotýkám, že návrh na přerušení schůze může podat buď předseda klubu, nebo předsedající. Takže toto není hlasovatelné. Bohužel jsme ve faktických poznámkách, takže zde neplatí přednostní právo. Chcete to doplnit, paní poslankyně?

Děkuji. Já jenom podotýkám, paní poslankyně, že návrh na přerušení schůze může dát pouze předseda klubu nebo předsedající.

Takže takto. Na to má právo každý poslanec.

Kdo je proti?

Budeme tedy dále pokračovat ve faktických poznámkách.

Přihlásil se již v předstihu. Pane ministře, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já si dovolím v rámci své faktické reagovat na některé předřečníky, kteří se tady vyjadřovali k otázce procesu legislativní nouze.

Prosím, kolegové a kolegyně, o klid. Děkuji. Můžete pokračovat. Děkuji. Kde jsou i ty nálezy Ústavního soudu, tak to čtenář, který je schopen chápat obsah textu, je schopen z toho pochopit.

Takže tady byla snaha jít ještě touto možnou procedurou, ale byla odmítnuta. A pokud se opravdu podíváme na ty dopady z hlediska státního rozpočtu, ty jsou naprosto zjevné.

Je to jedna změna paragrafu, není to žádná obsáhlá změna.

Děkuji, pane ministře. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. Pane ministře, vaše dvě minuty.

Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí paní poslankyně Pastuchová s faktickou poznámkou, připraví se paní předsedkyně Schillerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji, paní poslankyně.